První interpelaci má paní poslankyně Věra Kovářová. Bude interpelovat premiéra Bohuslava Sobotku ve věci lesních školek. Prosím, paní poslankyně. Paní poslankyně stahuje svoji interpelaci. Přejdeme tedy k druhé interpelaci. Paní poslankyně Jana Fischerová bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci situace na Ministerstvu pro místní rozvoj. Dále pan poslanec Ondráček Zdeněk bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci zvýšení platů příslušníků bezpečnostních sborů. Pana poslance Ondráčka v tuto chvíli bohužel nevidím. Nevypadá to, že dorazí, tudíž ruším jeho interpelaci, není přítomen pan poslanec. Dále pan poslanec Zbyněk Stanjura bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci R52. Pan poslanec Zbyněk Stanjura taktéž není přítomen, takže propadá jeho interpelace. Pan poslanec Petr Bendl s pátou interpelací by měl interpelovat snad pana nepřítomného premiéra Bohuslava Sobotku ve věci sankcí Evropské unie vůči Rusku. Taktéž nepřítomný pan poslanec, takže propadá jeho interpelace. Dále pan poslanec Igor Nykl bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci presumpce viny u členů ČSSD. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pěkné odpoledne, vážení kolegové, kolegyně. Vážený nepřítomné premiére, chtěl bych se zeptat na jednu takovou zajímavost, se kterou se nyní setkávám v našem okrese nebo v našem městě.

Vy máte ve stanovách své strany uvedeno, že politici členové ČSSD, kteří budou v podstatě nějak obviněni ze spáchání nějakého úmyslného trestného činu, budou ctít presumpci viny a budou mít pozastaveno členství, v té chvíli nebudou nijak aktivní. Nyní, když jsem se podíval na vaši kandidátku do komunálních voleb ve městě FrýdekMístek, tak z prvních pěti lidí na kandidátce v našem velkém, šedesátitisícovém městě, tak vlastně z těch pěti lidí až na jednoho lékaře, který tam je, ti čtyři další mají buď nějaké trestní stíhání, dokonce jeden má už podmínku, a přesto figurují na této kandidátce. Kandidátka na senátora nebyla vydána Senátem, ale taky měla vlastně v této chvíli trestní stíhání. Čili je to taková zvláštní situace a já bych se teoreticky mohl jako člen hnutí ANO, konkurenčního hnutí, radovat, že taková zvláštní kandidátka byla vytvořena, a přesto si myslím, že to vlastně poškozuje vnímání veřejnosti politiky jako takové, protože asi skutečně ten problém s tou presumpcí viny něco pro běžné občany znamená. Navíc se ukázalo, že když šéf vašeho okresního výboru ČSSD odmítl tuto kandidátku podepsat právě s tím, že tam došlo k porušení určitých zásad, tak byl obejit a ta kandidátka se někde podepisovala v Ostravě, čili porušení stanov.

Děkuji panu poslanci Nyklovi. Se sedmou interpelací se přihlásil pan poslanec Petr Fiala, který bude interpelovat nepřítomného premiéra Bohuslava Sobotku ve věci rozvoje Jihomoravského kraje. Děkuji, pane místopředsedo. Musím konstatovat, že jsem chtěl položit panu premiérovi stejně jako kolegové z mého poslaneckého klubu řadu otázek. Myslím si, že pan premiér by zde měl být a měl by využít příležitosti a opravdu na ně odpovědět. Protože tu pan premiér není, tak nepovažuji za možné interpelace z naší strany provádět, takže oznamuji, že poslanecký klub Občanské demokratické strany stahuje všechny svoje interpelace na premiéra, které dnes předložil. Děkuji panu předsedovi Občanské demokratické strany. Tím pádem je stažena interpelace číslo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Tím jsme se vypořádali, respektive nevypořádali s interpelacemi na premiéra. Dřívější rozhodnutí Sněmovny umožňují, abychom plynule pokračovali, nečekali do 16. hodiny, ale plynule pokračovali v interpelacích na členy vlády. Tady bych si dovolil požádat přítomné i nepřítomné předsedy poslaneckých klubů či jejich zástupce, aby své kolegy, kteří podali své interpelace, na tento fakt upozornili, že se bude pokračovat interpelacemi na jednotlivé členy vlády. Je mi velikou ctí, že alespoň pěti interpelacím bude vyhověno, protože je přítomen jak pan ministr dopravy Prachař, tak paní ministryně spravedlnosti Helena Válková. Poprosím pana poslance Jana Zahradníka, aby přednesl svoji první interpelaci na pana ministra dopravy Antonína Prachaře ve věci rychlostní silnice R3 na státní hranici s Rakouskem. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo.

A my stále nic, stále čekáme.

Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Poprosím o odpověď pana ministra Antonína Prachaře.